Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Hana Naiclerová bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Dívám se, jestli někdo má zájem vystoupit v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, což vidím, rozpravu končím. Není zájem. Rovněž ne. Prosím tedy paní zpravodajku, paní poslankyni Naiclerovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.